Moc vás prosím kolegové, věnujme tomu pozornost.

Proč vyšetřovací komise? Vyšetřovací komise si klade za cíl čtyři základní otázky: zaprvé zhodnotit stav aktivit cizí moci nepřátelské vůči zájmům České republiky podle platné bezpečnostní strategie, zadruhé identifikovat slabá místa státu v čelení těmto rizikům, zatřetí doporučit vládě přijmout konkrétní opatření nelegislativního charakteru a začtvrté doporučit Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky přijmou legislativní úpravy.

Já jsem přesvědčena, že Česká republika nedělá v tuto chvíli vše, co by měla dělat, protože kdyby tak činila, tak by měla odolnější například infrastrukturu na Ministerstvu zahraničních věcí. Vždyť vy musíte vědět, že naše Ministerstvo zahraničních věcí, jeho informační systémy byly opakovaně napadeny.

Já bych chtěla zdůraznit jednu věc.

Podívejte se například na Velkou Británii. Tam podobnou komisi zřídili a opravdu se snaží svůj ústavní systém chránit. Podobné komise jsou zřízeny i ve Spojených státech a dalších zemích. Nejsme rozhodně jediní. Já bych vás chtěla také v tuto chvíli poprosit, abychom otevřeli debatu o tomto tématu a abychom hledali cestu, jak naplnit svou ústavní roli, protože vedle toho, že jsme zákonodárci, přijímáme legislativu, tak máme z Ústavy i kontrolní roli a myslím si, že je naší povinností a budeme se z toho jednou zodpovídat, budeme se z toho jednou zodpovídat i těm, kteří přijdou po nás, těm dalším generacím je naší povinností dělat všechno pro to, aby tyto hrozby, o kterých ne já tady v tuhle chvíli, ale zpravodajské služby, ale velmi často i představitelé Severoatlantické aliance, představitelé Evropské unie hovoří a které opravdu není dobré brát na lehkou váhu.